otvaram Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 158 narodnih poslanika. Molim vas radi utvrđivanja

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dragan Šutanovac predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima se dogodilo prisluškivanje i objavljivanje transkripta razgovora između Lidije Udovički, „Kontitental vind Srbija“ i Bojana Pajtića, predsednika pokrajinske Vlade i Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu o navodnom pokušaju korupcije učinjenoj od strane direktora Javnog preduzeća EMS Nikole Petrovića.

Narodni poslanik Dragan Šutanovac predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika.

Narodni poslanik Borislav Stefanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o slobodi od straha. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Borislav Stefanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Neka mi neko proveri stranicu deset da li je prošla. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Narodni poslanik Ivan Jovanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Narodni poslanik Branka Karavidić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju u medijima.

Narodni poslanik Gordana Čomić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, neposredno nakon tragedije i stradanja sedam ljudi u spasilačkoj misiji „helikopter“ 13. marta 2015. godine, podneli smo predlog Skupštini da zajedno odlučimo o osnivanju anketnog odbora, imajući procenu da neće baš sve ići kako vladavina prava traži kada je u pitanju utvrđivanje činjenica i utvrđivanje odgovornosti za ovu tragediju. Pre tri dana je osam meseci od te tragedije, u međuvremenu smo bili svedoci izjava ministra odbrane koji je rekao citiram da je ponosan na tu misiju i da je ponovio što je neprilično da se izgovori ako imate iole osećanja za težinu događaja koja nas sve prati ovih osam meseci. Imali smo disciplinski sud koji je izrekao kazne generalima, odnosno situaciju da je predsednik Vlade zaštitio ministra odbrane, a da generali ne mogu da imaju ni zaštitu vladavine prava. Svo ovo vreme skupštinska većina odbija da stavi anketni odbor na raspravu i da nađemo konačno odgovore na dva ključna pitanja koja su ostala neodgovorena i u prvom i u drugom izveštaju komisija i na koja nema odgovora ni tokom istrage koja još uvek traje bez ikakvih informacija. Prvo pitanje – od koga je, na koji način, na osnovu čijih i kojih informacija je ministar odbrane doneo odluku usmenu koju je kršeći subordinaciju usmeno i preneo o pokretanju spasilačke misije „helikopter“ 13. marta 2015. godine? Drugo pitanje – ko je menjao plan leta kada je helikopter već išao ka Beogradu? Ova dva pitanja su ključna za utvrđivanje odgovornosti i koliko god puta skupštinska većina bude smatrala da je anketni odbor nevažan i nepotreban, toliko puta ćemo podsećati koliko je važan i koliko je potreban i koliko je neophodan da bi zajedno učestvovali u izgradnji vladavine prava i onemogućili aroganciju kojom je data izjava da bi se sve ponovilo, samo da se može, kojom bi onemogućili bahatost kršenja protokola i ponižavanje pripadnika Vojske Srbije i svakog ministra, i ovog ministra podsetili da odgovara Skupštini. Ne partiji, ne svojim prijateljima i drugovima, ne predsedniku Vlade, nego Narodnoj skupštini. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Mogu li da nastavim dalje da radim. Hvala vam. Narodni poslanik Aleksandar Senić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o porezima na imovinu. Ne može nepostojeći poslanik da traži bilo šta. Dakle, stavljam na glasanje ovaj predlog.

Znači, znam vrlo dobro šta radim. Prijavite se pa ćemo da razgovaramo.

Kao što sami znate da bi Skupština mogla da odlučuje potrebno je da postoji kvorum od najmanje 126 prisutnih narodnih poslanika. Vi ste sada prilikom elektronskog glasanja o Predlogu zakona prethodnog na stavljanje na dnevni red sednice konstatovali da je bilo pristupilo glasanju 118 poslanika, tako da nije ispunjen uslov i to glasanje uopšte ne može da se važi, niti možemo da radimo deo sednice, utvrđivanje dnevnog reda, jer nam je za taj deo sednice potreban kvorum od 126 poslanika. Molim vas, s obzirom da vladajuća većina ima većinu od preko 200 poslanika, da obezbedite kvorum za rad i da vratite zakonitost u ovaj najviši zakonodavni dom. Zato i nisam pročitala da li je prihvaćen ili nije prihvaćen zakon. Da li želi te da utvrdimo sada kvorum? Poslaniče Marko, molim vas da budete ljubazni zbog zapisnika. Znamo koliko nas ima.

kvorum. Prisutno je samo 117 narodnih poslanika i konstatujem da nije prisutan dovoljan broj poslanika za glasanje, znači 126, te vas molim da za 15 minuta sve šefove poslaničkih obezbede kvorum. Pauza se određuje u skladu sa Poslovnikom 15 minuta. Molim vas ako želite da nastavimo rad da za 15 minuta budete svi u sali koji želite da glasate. Hvala vam. [[Posle pauze]] Molim poslanike da ubace svoje kartice, da utvrdimo kvorum posle pauze.

primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika. Znači, glasamo o Predlogu zakona o dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Narodni poslanik Aleksandar Senić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznavanju i osudi genocida na Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Izvolite, Gordana. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, naš predlog izmene i dopune Zakona oružju i municiji ima dvostruku nameru i dvostruki sadržaj u odredbama kojima tražimo da se svi oni koji drže, koriste i imaju dozvolu za upotrebu vatrenog oružja podvrgnu lekarskoj kontroli, radi provere psihofizičkih sposobnosti i zdravlja. Naravno, naš se predlog ne odnosi na lovce i na ljude koji inače znaju da rukuju oružjem i poštuju oružje, i to ne pištolje i revolvere, nego znaju da koriste oružje koje im koristi za lov, za sport i za brigu o divljači. Niti se naš predlog odnosi na profesionalce koji oružje poput revolvera i pištolja imaju u svojoj službenoj upotrebi kao deo svog redovnog posla, kao nadležnost za upotrebu po protokolima koji podrazumevaju nošenje i upotrebu vatrenog oružja. Ono što naš predlog treba da obuhvati, jeste populacija u Srbiji koja ima oružje, da li legalno ili nelegalno, a za koje zaista niko ne zna u kakvom su psihofizičkom stanju i da li zaista imaju sve parametre zrele ličnosti koja zna sve o upotrebi oružja i koja čuva tim oružjem i druge od sebe i sebe od drugih. Nije tako redak slučaj da čujemo o upotrebi vatrenog oružja, pištolja i revolvera, jer oni ne služe ni za ubijanje divljači, niti služe za službenu upotrebu kada su u pitanju civili, građani u Srbiji. Oni služe za to da ubiješ čoveka, da ubiješ drugo ljudsko biće. Ne ubija oružje, ubijaju ljudi. Zato smo tražili da naša Skupština raspravlja o tome da svi oni koji žele da drže, da poseduju i da imaju pravo korišćenja pištolja i revolvera, da imaju obavezu da prolaze testove i preglede o svojoj psihofizičkoj sposobnosti i svesti šta znači držati oružje. Ne samo što bismo time sprečili mnoge i delovali preventivno na mnoge koji ne treba da imaju oružje kod sebe, nego bismo pokazali da smo privrženi vladavini prava i da postoje uslovi koje propisuje društvo da bi smeo da oružje imaš i da oružje koristiš, ako bi uopšte smeo kao civil da koristiš pištolje i revolvere, osim u samoodbrani. Molim vas da svojim glasanjem podržite ovaj zakon.

Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 30. septembra 2014. godine. Da li želite reč gospođice Jerkov? (Da) Pozitivno tumačim činjenicu da mi je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prošli put zabranila da čitam imena narodnih poslanika iz SNS koji su 19 puta odbili da se među krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti krivično delo krađe beba. Pozitivno je tumačim zbog toga što ja iz toga zaključujem da i predsednica Narodne skupštine shvata da je sramota da Skupština 19 puta ne uvrsti ovaj predlog zakona u dnevni red i s toga ja dalje zaključujem da je i ostale narodne poslanike koji ne glasaju za ovaj predlog zakona sramota i onda iz toga izvodim zaključak da to znači da ćemo možda ili ovaj put, a ako ne ovaj, a onda svakako neki od narednih puta svi zajedno usvojiti Predlog zakona koji ovde nudim, a to je da se Krivični zakonik izmeni samo u jednom svom članu, odnosno da se među krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti krivično delo krađe beba. Ne radi se ni o čemu što sam izmislila ili što smatram lično da treba da se uradi, 2013. godine je Evropski sud za ljudska prava u slučaju naše sugrađanke Zorice Jovanović zaključio da je njoj povređeno pravo na privatnost, da je Republika Srbija povredila pravo na privatnost kada joj je više od 20 godina pre toga ukradeno dete iz porodilišta za koje su joj rekli da je mrtvo, što inače jeste scenario koji se ponavlja u svim tim slučajevima. Republika Srbija je obavezana da do septembra 2014. godine usvoji zakonodavni okvir kojim bi se ovakve stvari regulisale. U novembru 2015. godine Republika Srbija to i dalje nije uradila. Meni lično nije jasno zbog čega vladajuća većina u ovoj Skupštini to odbija. Kažem, mislim da je dobro što je predsednicu sramota da se imena poslanika koji ne žele da glasaju za ovaj predlog čitaju, ali to ne menja činjenicu da će građani znati da poslanici SNS ne žele da se u krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti krivično delo krađa beba. U nadi da će ovaj put biti drugačije, ponovo pozivam poslanike da glasaju za to, a ako ne, neka predlagaćemo mi to ponovo, neće ni nas biti sramota ako vas već nije sramota.

Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. septembra 2015. godine. Pokret za Preokret i ja smatramo da ova zemlja ne pripada samo najbogatijima, da ova zemlja ne pripada samo novim latifundistima, novim kapitalistima koji kroz prvobitnu akumulaciju kapitala i plaćanjem zaposlenih 125 dinara po satu, što je najniža nadnica u svetu od 154 dinara u zemljama u kojima se meri, ne mislim da ova zemlja treba da pripadne samo medijskim milijarderima, estradnim zvezdama, već smatram da je ovo zemlja, zemlja svih građana. Zbog toga sam u ime Pokreta za Preokret, u saradnji sa Udruženjem „Efektiva“ predložio Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Taj zakon smo nazvali zakon protiv bankarskih monopola. Po peti put predlažem narodnim poslanicima da prihvate ovaj zakon, da glasaju mimo partijskih stega jer ovaj zakon nije ništa drugo nego borba protiv zelenaških ugovora. Ovaj zakon je usmeren protiv nemoralnosti banaka, njihovog menadžmenta koji se na ovaj način mogu ponašati jedino u Srbiji. Ovaj zakon je usmeren protiv nesrazmernog davanja u odnosu banka – klijent koji postoji jedino u Srbiji i koji jedino NBS taj naziv ne zaslužuje dozvoljava i sluša šta joj kažu bankari, kao što to čini i Vlada Republike Srbije, a ne što kažu ugroženi građani. Da li je normalno da podržite predlog da se utvrdi koje troškove banke obračunavaju građanima, da se ti troškovi smanje na nivo drugih zemalja sveta i da građani Srbije ne plaćaju i znane i neznane troškove i da na to odlazi i onaj deo njihovih malih plata? Zašto ne podržite zakon koji bi omogućio korisnicima finansijskih usluga da učestvuju u kreiranju opštih uslova postojanja koji zadiru duboko u njihova prava. Pozivam vas kolege narodni poslanici da podržite ovaj antimonopolski zakon i da podržite građane Srbije. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima, koji je podneo Narodnoj skupštini 18. septembra 2015. godine. Da li želite reč? (Da) Po peti put obrazlažem zakon koji su zajedno napisali ljudi iz Pokreta za Preokret i aktivisti „Efektive“ i koji ide ka tome da se zaštiti 100.000 građana Srbije, da se zaštiti 50.000 dece koji su ostali ili kojima preti opasnost da svakoga dana ostanu bez krova nad glavom. Njima je najmoćniji čovek u Srbiji pre mesec dana obećao da će rešiti njihov problem, da će rešiti u roku od 15 dana njihov problem. Prošlo je mesec dana on nije rešio njihov problem. On je izgovorio naravno neistinu, iako bi mi predsedavajući dozvolio ja bih rekao i neku težu reč, ali pretpostavljam da bi mi oduzeo reč. Zato ću iskoristiti još jednu priliku da vas pozovem, kolege narodni poslanici, jer pretpostavljam da ste vi predstavnici naroda, da čujete u kakvom se položaju nalaze korisnici ovih kredita. Dakle, zaduženi iz Zrenjanina S.I. ima platu od 23.000 dinara, a rata kredita mu je 38.000 dinara. Dakle, odnos plata – rata je 167%

Nema ni malo malu platu, ali rata kredita je znatno iznad toga. Sad, čujte i za ove ljude koji su u najtežem položaju. R.A. iz Beograda ima ratu kredita od 67.000, a plata joj je 37.000 dinara ili D.A. iz Jagodine koja ima ratu kredita 38.000, a plata joj je 22.000 ili D.U. iz Beograda ima ratu kredita 76.000, a plata joj je 22.000 i nije nikakvo čudo što su mnogi od ovih ljudi teško oboleli, neki su izvršili samoubistva. Prošli put sam vam čitao imena ljudi i njihove sudbine kroz šta su prošli, ali podsećam vas kolege 50.000 dece je u tim porodicama. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. oktobra 2015. godine. Reč ima narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. U ime Pokreta za PREOKRET, koji ima sve veću podršku u Srbiji, predložio sam zakon koji bi omogućio poštene izbore. Tako je, Pokret za PREOKRET ima sve veću podršku građana Srbije. Predložio sam zakon kojim bi se obezbedilo da naredni izbori budu pošteni. Predložio sam u ime Pokreta za PREOKRET izmenu Krivičnog zakona kojim bi se sankcionisala krađa na izborima, kojim bi se sankcionisala pretnja, ucenjivanje, kupovina glasova za suhomesnate proizvode, za radna mesta, ucene za ostanak na radnim mestima. U ovom zakonu jasno se kaže da je krivično delo upotreba sile ili pretnje sa zahtevom ili prinudom drugog da dostavi dokaze o tome kako je glasao na izborima. Dakle, sankcioniše se svako fotografisanje i iznošenje dokaza sa biračkog mesta kako je neko glasao, da ne bi u Srbiji imali situaciju da zaposleni u javnim službama, ljudi koji su pod pritiskom za radno mesto moraju da donesu dokaz poslodavcima kako su glasali. Poslodavcima, razume se, u javnom sektoru. Predložili smo kažnjavanje ne samo sile, pretnje, ucene, nego i organizovanje, kršenje biračkog prava. Sada imamo situaciju da za kršenje slobode na izborima slobodnog izražavanja volje odgovaraju „samo oni koji kupuju glasove“, koji donose novac, suhomesnate proizvode, a ne odgovaraju njihovu nalogodavci, a to su najčešće šefovi lokalnih odbora stranaka naravno na vlasti, koji ovih dana u Starom Gradu dele pakete suhomesnatih proizvoda. Dakle, oni ne odgovaraju. Da se razumemo, ne odgovaraju ni ovi koji kupuju glasove i imali smo na prošlim izborima kupovinu glasova i imali smo na narednim lokalnim izborima od grada do grada kupovinu glasova. Neki su čak i priznali da su kupovali glasove, međutim nisu sankcionisani. Nisu sankcionisani zato što su u koaliciji sa strankama na vlasti i zato Pokret za PREOKRET sada i u narednom periodu će govoriti da neće priznati izbore na kojima se glasovi budu kupovali. Pozvali smo opozicione stranke da stanu u front zaštite slobode izbora, zaštite slobodnog izražavanja volje na izborima i krivično gonjenje onih koji tu volju krše. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Biljana Hasanović Korać na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Narodnoj skupštini 7. oktobra 2014. godine. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Naša poslanička grupa je predložila i ja sam podnela predlog da se na ovu sednicu uvrsti u dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi. Suština ove dopune jeste da se u članu 20. Zakona posle tačke 16. doda tačka 16a koja bi glasila – uređuje i obezbeđuje stipendiranje učenika i studenata. Naime, sada je stipendiranje učenika i studenata u nadležnosti Republike. Znamo u kakvom je stanju republički budžet i kolike su mogućnosti za pomoć materijalno ugroženim učenicima i studentima. I ovako nam je veliki problem što mladi koji završavaju škole odlaze iz ove zemlje i zato moramo da pokažemo više razumevanja i da im pomognemo da završe škole i da ih na neki način obavežemo da ostanu ovde. Lokalne samouprave su češće u kontaktu sa građanima i zato imaju više razumevanja za probleme školovanja učenika i studenata, pa u skladu sa mogućnostima iz svojih budžeta odvajaju određena sredstva. Međutim, to ne mogu da definišu kao stipendiranje učenika i studenata jer nemaju za to zakonski osnov, već to rade kroz pružanje različite vrste materijalne pomoći materijalno ugroženim učenicima i studentima. Zato smo predložili da se donese zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, čime bi dali lokalnim samoupravama pravni osnov za regulisanje ove materije za donošenje kriterijuma kojim bi detaljno regulisali način stipendiranja i da u budžetu odvoje sredstva koja bi se i zvala onako kako i treba jer služe toj nameni. Ovo predlažem već nekoliko puta i ne znam zašto kada svi pričamo koliko treba da pomognemo i natalitetu i tome da mladi se školuju i da ostaju u Srbiji, vladajuća većina nema razumevanja, da li zato što ljudi koji su na neki ključnim mestima u vladajućoj većini su na vrlo upitan i brzometan način došli do svojih diploma i doktorata, pa nemaju razumevanja za materijalno ugrožene učenike. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Biljana Hasanović Korać na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o predlaganju zakona, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2015. godine. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Naša poslanička grupa je podnela i Predlog zakona o predlaganju zakona i ja sam predložila da se uvrsti u ovu tačku dnevnog reda. Mislim da je na prethodnoj sednici posebno dat povod da insistiramo da se na ovoj sednici donese ovakav zakon. Naime, ova materija je kod nas regulisana samo sa par članova u Ustavu i u Zakonu o Skupštini, a uglavnom je regulisana Poslovnikom o radu o Vlade i Poslovnikom o radu Narodne skupštine, što znači i podzakonskim aktima koji i nemaju očigledno za vladajuću većinu veliko značenje i snagu. Naime, u poslednje vreme, odnosno u poslednjih dve, tri godine najveći broj zakona je donet po hitnom postupku bez poštovanja one standardne procedure. Zatim, zakoni se uglavnom donose bez prevođenja javne rasprave, bez konsultacije relevantnih činioca koji mogu da daju svoje mišljenje i predloge i doprinesu kvalitetu zakona, a i kad se sprovede javna rasprava ona obično ograničenog karaktera i u užem krugu bez šire javnosti. Sve češće se javljaju odredbe o stupanju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ umesto osam dana od dana objavljivanja. Takođe, ova Skupština je donela Rezoluciju o zakonodavnoj politici kojom predviđa da se uz Predlog zakona Skupštini dostave i podzakonski akti koje prate taj zakon, njegovu primenu. Međutim, niko od predlagača do sada nije dostavio i predloge podzakonskih akata koje predviđa taj zakon. Znači, da sve što su bili izuzeci u postojećim propisima u praksi ove vladajuće većine su postala pravila i da bi sprečili takvo samovoljno ponašanje mi predlažemo da se ova materija reguliše zakonom o predlaganju zakona kojim bi se jasno propisale procedure za donošenje zakona, jer smatramo da poštovanje procedura je neophodno da bi se ostvarila pravna sigurnost i da bi stvorili pravnu državu. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marko Đurišić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela grupa od 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije, 29. juna 2015. godine. Izvolite, narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala predsedavajući. Pa, ovo je šesti, peti put kako pokušavamo na dnevni red sednice Narodne skupštine stavimo zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji smo napisali krajem juna meseca ove godine kada su građani dobijali rešenja izdate od lokalnih samouprava o visini poreza na imovinu za 2015. godinu koja su bila 20, 30, 80%, u nekim slučajevima i 300, 400% veća nego rešenja za 2014. godinu. Smatrali smo da je potpuno neprimereno da u godini sprovođenja bolnih reformi i fiskalne konsolidacije, kako svakodnevno slušamo predstavnika Vlade, kada su primanja građana realno manja nego 2014. godine ili prethodnih godina, obaveza prema državi koje država sama utvrđuje utvrđivanjem visine poreza na imovinu, bude veća, ponavljam, 20, 30, 80%, pa i nekoliko puta više. Suština ovog zakona koji je vrlo kratak i ima pet članova je u dve stvari. Prva je da se porez na imovinu na pravo svojine, na zemljište plaća na razliku od ukupne površine zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta i neoporezive površine od 10 ari. Naime, prvi put ove godine samo nekim ljudima pod potpuno nejasnim kriterijumom dostavljena su poreska rešenja gde je prvi put obračunat i porez na imovinu, na zemljište na kojima se nalazi nekretnina. Taj porez je u visini nekoliko hiljada evra u zavisnosti od veličine i mesta gde se to mesto nalazi. Smatramo da je potpuno neprimereno da na ovaj način i u ovom trenutku obračunate taj porez i naš je predlog da se uvede neoporezivi deo od 10 ari. Sledeća izmena je da se porez na imovinu, da pravo svojine u zgradi ili stanu u kome stanuje obveznik sam ili sa članovima domaćinstva ne plaća na površinuod po 25 metara kvadratnih za obveznika, kao i za svakog člana domaćinstva. Suština je, kao što znate, po sadašnjem rešenju ukoliko vlasnik imovine živi u tom objektu, može da dobije oslobođenje, odnosno poreski kredit u vrednosti od 50% utvrđenog poreza. Mi smatramo da je ovaj način obračuna pravedniji, smatramo da je 25 kvadratnih metara minimum za normalnu egzistenciju jedne osobe. Hvala. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik dr Blagoje Bradić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Prijavite se. Reč ima dr Blagoje Bradić. Hoćete li samo ponoviti koji je zakon, nisam vas čuo? Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi predsedavajući, poštovani građani Srbije, 12. put za redom predlažem ovoj skupštinskoj većini da uzme u razmatranje izmenu Predloga zakona o zdravstvenom osiguranju i tako ispravimo jednu nepravdu prema našim sugrađanima kojih ima u RS oko 4,5 miliona. O čemu govorim? Govorim o tome da doprinose za zdravstveno osiguranje tj. doprinose koji se uplaćuju u Republički fond za zdravstveno osiguranje kojim se finansira obaveza zdravstva u RS, uplaćuje 4,5 miliona radno sposobnih ljudi i oni nemaju pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu preko sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu preko ovih sredstava imaju mlađi od 18 godina, učenici i studenti do 26 godine, trudnice i stariji od 65 godine u nekim vidovima usluga stomatologije. Ono što je bio razlog da ja predložim ovoj skupštinskoj većinii stvarno ne razumem zbog čega to narodni poslanici koji govore o tome da je potrebno učiniti život lakšim građanima Srbije ne prihvate ovaj zakon je taj što u fondu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje tj. u njegovom budžetu za ovu godinu u razdelu stomatologije ima preko 350 miliona dinara neraspoređenih sredstava. Malopre smo, uvažene kolege, slušali gospodina ministra iz Ministarstva finansija, koji kaže da nikada bolje nije bilo u republičkom budžetu, da ima novca, da je deficit minimalan, da čak da nema vraćanja onih kredita da bi to bio suficit, a vi ne želite da prihvatite moj predlog izmene zakona gde bi učinili uslugu građanima Srbije i omogućili im da u ovom teška vremena kada je velika nezaposlenost, kada je vrlo malo ljudi koji rade u realnom sektoru, da dobiju pravo da od svojih sredstava mogu da popravljaju zube. Ne razumem ni moje kolege koji kažu da im je zdravlje pacijenata pre svega, zašto oni ne glasaju? Ja vas još jednom molim, u ime građana Srbije, onih koji uplaćuju doprinose, koji pune budžet Republičkog fonda, a koji jedini nemaju pravo da deo svog novca koji uplaćuju u taj fond koriste za stomatološku zdravstvenu zaštitu, prihvatite danas moj predlog i uvrstimo ovu tačku dnevnog reda u razmatranje ove sednice, kako bismo mogli da promenimo član 41. i kako bi građani Srbije, oni koji plaćaju doprinose mogli da…

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marko Đurišić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2015. godine. Izvolite, gospodine Đurišiću. Hvala, predsedavajući. Po šesti put pokušavam da stavim na dnevni red i privolim kolege da glasamo o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost čija je suština vrlo jednostavna, a to je da se hrana za bebe oporezuje po posebnoj stopi PDV-a od 10% umesto važećoj stopi od 20% Iako, kada smo raspravljali poslednji put o predlogu za izmene i dopune Zakona o PDV-u, nisam naišao na negativan stav kolega poslanika, pa ni na negativan stav ministra na ovu inicijativu, ne mogu da dobijem podršku većine da stavimo ovaj zakon na dnevni red, i probamo da na jedan način, mali, ali čini mi se, simbolički važan, pokažemo da brinemo o budućnosti Srbije. Opšte je mesto kako je svake godine broj građana Srbije sve manji, 30 hiljada je neka procena svake samo zbog negativnog nataliteta, da se za 30 hiljada smanjuje broj građana Srbije. Ako računamo tu i one koji napuštaju Srbiju zato što ovde ne mogu da pronađu posao, ne mogu da zasnuju porodicu, ne mogu da obezbede ekonomsku budućnost, taj broj je verovatno sve veći i veći. Mislim da smo u situaciji kada je budućnost Srbije ugrožena. Naš predlog, kada smo predlagali ovo, bio je da Vlada, odnosno mi kao poslanici pokažemo da imamo razumevanja za problem sa kojim se građani Srbije danas suočavaju i da pokušamo jednim malim gestom da pokažemo da razumemo i da želimo da pomognemo. Naravno da ova mera, ukoliko bi bila usvojena, ne bi u mnogome olakšala, ali bi mogla da bude jedan deo paketa mera kojim bi Srbija krenula u borbu protiv ove pošasti. Nažalost, to se ne dešava. Nema nikakvog odgovora ni od Vlade ni od vladajuće većine na koji način da se izborimo sa ovim. Čujemo najave s vremena na vreme da će se država uhvatiti u koštac sa ovim problemom, ali nijedno rešenje do danas nismo dobili. Ja vas pozivam, kolege poslanici, da glasate za ovaj predlog, da otvorimo tu diskusiju ovde u parlamentu i da, ukoliko to Vlada već ne može, mi usvojimo mere kojima ćemo se boriti za budućnost Srbije. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju i načinu isplate penzija, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2015. godine. Hvala, poštovani predsedavajući. Ja nemam dilemu da poslanici vladajuće većine neće glasati za ovaj predlog zakona. U krajnjoj liniji, raspravljali smo danas i o tome. Ali, svejedno, nastaviću da se borim da na dnevni red dođe Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Pre više od godinu dana vladajuća većina usvojila je zakon kojim su penzije za 600.000 građana Republike Srbije smanjene, visine penzija koje su im utvrđene zakonom, rešenjem o visini penzija, penzije koje nisu socijalna mera, nego su utvrđene na osnovu iznosa koji su svi zaposleni u Republici Srbiji u prethodnih 40, 50 godina, koliko su već radili, zaradili. Smatram da Vlada nije imala pravo da jednom delu penzionera smanji te prinadležnosti. To je zarađeno. Oni nisu imali izbor da biraju da li će ulagati u državni fond ili neki drugi fond, jer tog drugog fonda tada nije bilo. Oni su morali svakog meseca da izdvajaju deo plata za svoju penziju. Ne može država danas da kaže da tih para nema, odnosno da nema samo za neke. Ako nema, može da nema za sve, a ne samo za neke. Odgovori koje smo čuli kada smo raspravljali prethodnih dana o budžetu su da je budžet sjajan, da nam mere fiskalne konsolidacije daju neviđene rezultate, ali to, nažalost, nije istina. Pa, MMF kaže da je privredni rast Srbije najmanji u regionu. Privredni rast regiona je 2,6%, a privredni rast Srbije je manji od 1% Privredni rast sledeće godine biće 1,5%, a to će opet biti najmanje u regionu. Na ovaj način i ovom politikom koju Vlada Republike Srbije sprovodi nećemo doći u situaciju da se ono što stoji u ovom zakonu, čije mi stavljanje van snage tražimo, a to je privremenost da se ikada prekine. Ovaj zakon o privremenom uređivanju isplata penzija, nažalost, postaće trajan. Privremenost neće nastupiti. Nastupiće trajno umanjenje penzija. Ja smatram da to treba da se prekine. Zahvaljujem. Stavlj am na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik dr Blagoje Bradić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju i medijima. Gospodine predsedavajući, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, poštovane Nišlije, šesti put za redom predlažem skupštinskoj većini izmenu dva zakona koji se tiču javnog informisanja i elektronskih medija. Pet puta ova skupštinska većina nije želela da prihvati. Moji razlozi za predlog ponovnog razmatranja ova dva zakona su što je donošenjem ovih zakona pre više od godinu i po dana u Srbiji smo dobili građane prvog i drugog reda, dobili smo građane koji imaju obavezu plaćanja javnog servisa, ali nemaju iste mogućnosti korišćenja na celoj teritoriji. Naime, o čemu se radi? Ovim zakonom je ukinuto pravo lokalnim samoupravama da finansiraju lokalne javne servise i to je učinjeno na celoj teritoriji. Nijedno mesto na teritoriji Republike Srbije više to pravo nema.

Oni se finansiraju iz taksi koje su po tom zakonu bile 500 dinara. Čujemo pre par dana od premijera da će to biti 150 dinara, ali će ostatak potreban za finansiranje RTS-a i RTV-a biti nadomešćeni iz republičkog budžeta. To je opet od naših para. Ono što je, što čini građane Srbije ispod Save i Dunava, građanima drugog reda je što nemaju mogućnosti da javni medijski servis koriste u istom kapacitetu kao što to imaju građani Beograda i Vojvodine. Ne može cela Srbija da stane ispod Save i Dunava u „hroniku“ regiona. Ne može ni „crna hronika“ iz mesta ispod Save i Dunava da bude u „hronici regiona“ Građani Srbije imaju pravo na lokalne, tj. na regionalne javne servise i ja sam predložio ispred stranke Zajedno za Srbiju, SDS i Zeleni Srbije, da ponovo uzmem u razmatranje ova dva zakona kako bismo promenili i omogućili da imamo ravnomerno informisanje na celoj teritoriji. Način finansiranja radio televizije uže Srbije koji bi pokrivao teritoriju ispod Save i Dunava sa svoja dva televizijska i tri radijska programa bi bio isti kao što je finansiranje Radio televizija Vojvodina. Sedamdeset posto sredstava bi ostavio za finansiranje Radio televizije uže Srbije, a 30% sredstava bi išlo za finansiranje Radio televizije Srbije. I, mislim da je to pošteno i korektno prema svim građanima. Vi u Nišu imate sada situaciju da je pre par dana Skupština odložena, nije održana Skupština grada u Nišu zbog toga što nije bilo medijskog prenosa sednice. Skupštinska većina…

Izvolite. Zahvaljujem. Znači Skupština grada je odložena jer su odbornici opozicije zahtevali televizijski prenos. Jedini način da građani imaju informaciju je prenos Skupštine, o tome šta se dešava u gradu, kako se raspoređuje gradski budžet, kako se raspoređuje kredit koji je uzet od dve milijarde, kakvo je stanje u javnim preduzećima. Ovim zakonom koji smo izglasali, tj. koji ste vi izglasali pre godinu i više od godinu i po dana, mi smo te građane stavili u podređeni položaj. Nemaju mogućnost da imaju lokalni javni medijski servis, a sa druge strane nemaju ni mogućnost da preko RTS čuju i vide ono što je njima bitno, jer velika je Srbija ispod Save i Dunava ne može da stane u jedan program RTS, naročito ne u hroniku regiona. Ja vas zato molim kolege, naročito kolege iz Niša da podrže moj predlog kako bismo omogućili formiranje regionalnih javnih medijskih servisa ispod Save i Dunava, kako bi smo izjednačili i u pravima građane Srbije sa onim pravima koje imaju građani u Beogradu i koje imaju građani u Vojvodini. Da ne govorim o tome da po Ustavu imamo obavezu da nacionalnim manjinama i po zakonu, obezbedimo zastupljenost na javnom medijskom servisu. Vi imate mogućnost u Vojvodini da nacionalne manjine imaju određeni deo programa u programskoj šemi RTV. Oni imaju zakonsko pravo da formiraju i finansiraju lokalne medijske servise na svom maternjem jeziku. Imate onda jedan paradoks. Nacionalne manjine ispod Save i Dunava mogu da imaju javnim medijski servis na svom maternjem jeziku, a većinsko srpsko stanovništvo nema pravo. Ja vas molim da još jednom razmislite pre glasanja, da podržite moj predlog kako bismo mogli zakonskom regulativom da ovo vratimo u normalne tokove.

Uvažene koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, 1. avgusta 2014. godine ova skupštinska većina, na predlog Ministarstva finansija i tadašnjeg ministra Krstića je donela odluku da se 2% doprinosa sa zdravstvenog osiguranja koje je tada bilo 12,3% prebaci na PIO Fond koji je tada bio 24% na primanja i da sada PIO Fond iznosi 26% od zarada. Pravdanje i obrazloženje koje je dao tadašnji ministar finansija, gospodin Krstić je bilo da u RFZO ima višak novca, da smanjenjem od 2% doprinosa za zdravstvo uopšte neće biti oštećeni osiguranici i da će nivo zdravstvene zaštite i nivo prava i obaveza prema tim osiguranicima ostati isti. Vašem izglasavanjem mi smo kako kaže prof. Krstić 300 miliona evra sa pozicije Fonda zdravstva prebacili u PIO Fond i time smanjili davanje i dotaciju iz republičkog budžeta prema PIO Fondu, za 300 miliona na godišnjem nivou. Malopre je trenutni ministar finansija pričao o tome kako postoji suficit, jedan deo tog suficita je rasterećenje budžeta davanjem za penzije u Republici Srbiji. Šta smo postigli time? Budžet republičkog fonda u 2014. godini je bio 236 milijarde, budžet u 2015. godini je izglasan na 215,7 milijardi, što znači da imamo smanjenje od preko 20 milijardi za isti obim prava osiguranika. Ono što se još desilo, smanjenjem stope doprinosa na 10,3%, prihod od doprinosa na zarade zaposlenih koji je bio 165,9 milijardi dinara, to je realno pošto ima više nivoa finansiranja republičkog fonda, je pao sa 165,9 milijardi u 2015. godini smanjen na 125 milijardi, što je 40 milijardi živih para manje za RFZO. Sredstva koja RFZO treba da dobije iz republičkog budžeta na osnovu člana 22. gde se preko milion i 300 hiljada stanovnika Republike Srbije njihovi doprinosi finansiraju iz republičkog budžeta, ove godine umesto 12 milijardi su pali na svega 530 miliona i mi imamo situaciju da tih milion i 300 hiljada ljudi imaju u republičkom fondu četiri evra za godinu dana za lečenje, umesto 120 koje je trebalo. Iz svega ovoga, insistiram i apelujem na kolege, naročito lekare, da prihvatite moj predlog kako bismo vratili novac u RFZO

Moj poslednji zakon koji ću predložiti Republičkoj skupštini da prihvati i uvrstimo u ponovnu raspravu ispravljanje nepravde prema građanima Srbije, čuveni Zakon o „Beogradu na vodi“ Dva su razloga zbog koga predlažem da ponovo raspravljamo o ovom zakonu. Prvi je što je on protivustavan, duboko zadire u neprikosnovenost privatne svojine svakog od građana Republike Srbije. Zakon o eksproprijaciji je vrlo jasan i on kaže da država tj. lokalna samouprava može da izvrši eksproprijaciju ako je u pitanju opšti javni interes, a opšti javni interes po Zakonu o eksproprijaciji je izgradnja škole, obdaništa, bolnice, izgradnja objekta opšte namene. Ovog puta skupštinska većina, poštovani građani Srbije, izglasala je lex specialis, kojim je dato pravo Republici Srbiji i Gradu Beogradu da otkupi privatnu svojinu na jednom delu beogradske opštine pored reke Save, pod izgovorom da je to opšti interes da bi se gradili stambeno poslovni objekti. To nije u redu, to nije zakonito i to je oborivo. Ja molim skupštinsku većinu da još jedared razmisli o tome šta je izglasala pre nekoliko meseci. Drugi razlog zbog koga sam predložio je način finansiranja te eksproprijacije i uređenje Savskog platoa, kako ga zovu, pošto on nema uopšte komunalno opremljenost. Znači, voda, struja, kanalizacija i saobraćajnice će se finansirati, ali ne, poštovani građani Srbije, kao u vašim mestima od lokalnih budžeta, nego će se finansirati iz republičkog budžeta. To je u pitanju eksproprijacija i izgradnja infrastrukture više stotina miliona evra. Ja molim skupštinsku većinu da razmisli i da taj novac usmerimo tamo gde kažemo da je najpotrebniji, a to je u otvaranju novih radnih mesta i u otvaranju privrednog preporod Srbije. Ja ne vidim kakav je preporod Srbije napraviti 300 stanova u Savskom platou, i to strukture - jednosobni, dvosobni i trosobni. Bez plaćanja komunalija, bez kupovine građevinskog zemljišta, jer ovaj zakon je dao mogućnost zakupa na 99 godina, s tim što onaj ko je zakupio ima pravo da po izgradnji dobijanja upotrebne dozvole otkupi samo deo ispod objekta. To stvarno ne postoji u zemlji Srbiji. Ja još jedanput molim da, u ime građana koji pune budžet Republike Srbije, razmislite gde smo opredelili kao Skupština taj novac, da preinačimo odluku i da taj novac upotrebimo u privredni razvoj Republike Srbije. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik, odnosno ja sam, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i člana 170. Poslovnika, predložila da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o zakonjenju objekata, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Predlogu zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, Predlogu zakona o trgovačkom brodarstvu, Predlogu zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija – Bratunac i Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta. Ja ne želim reč i stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog. Pošto smo se izjasnili o svim predlozima, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.